Podle mého názoru problém je ten, že dneska máme nedostatek míst, kde lze vůbec odebírat vzorky na testy, a že by bylo velmi záhodno a včera se o tom usneslo, pokud vím, všemi hlasy i pražské zastupitelstvo rozšířit to o lékárny, které budou schopny a ochotny tak činit.

Pokládal bych to za užitečné a rozšiřující testovací kapacity po zemi, zejména pokud přijdou ještě nějaké zrychlené testy, mohlo by se to všechno výrazně zrychlit a nepochybně v lékárnách jsou zaměstnáni převážně lidé, kteří nějaké základní zdravotnické, farmaceutické vzdělání mají, to znamená, že by bez větších problémů tak mohli konat. Děkuji za pozornost.

Pokud jde o kapacity trasování, já jsem o tom hovořil.

Řešíme to velmi aktivně. Není jisté, jestli jde o chybu, nebo jestli jde kybernetický útok, takže teď aktuálně na tom kolegové velmi intenzivně pracují tak, aby ten systém znovu obnovili.

Bude to na jednání vlády a vláda se k tomu postaví a určitě pak ten postoj bude prezentovat. Takže tolik k tomu.

Počty stále zvyšujeme.

Rozhoduje o tom vláda.

Takže já bych skutečně nyní to nechal na debatu na vládě. Já v tom nevidím žádné vykrucování nebo něco podobného. Děkuji. Tak dost, pane ministře, velmi prosím. Tohle je příliš vážná diskuse na to, abychom tady nevedli dospělou debatu.

Vy jste ministr zdravotnictví, my jsme v téhle chvíli v této situaci a myslíme si, že máme plné právo od ministra zdravotnictví slyšet, zda vládě navrhne zřízení krizového štábu a bude ho obhajovat, nebo to neudělá.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych nerad, aby se tato debata zvrhla do předhánění se v argumentech.

Já bych tady rád řekl, že pokud tyto informace mají a jsou pravdivé, tak jsme v krizi. A kdo to může rozhodnout? No, ministr zdravotnictví, vláda. Tady nesouhlasím s panem ministrem zdravotnictví. Jako KSČM tvrdě prosazujeme, aby se rozhodovalo tam, kde se rozhodovat má, ne tady v tomto prostoru, ale v prostoru vlády, a ne až v pondělí, ale třeba dnes, pokud krizová situace opravdu nastává. Já jsem tady slyšel z úst pana ministra, že možná došlo k narušení kybernetické bezpečnosti. A ne v pondělí, dneska, protože tři dny budou občané žít v nejistotě, co se vlastně děje. Proto jestli někdo má na základě nějakých relevantních údajů jednat, není to tato Poslanecká sněmovna, která má právo pouze navrhovat vládě, ale exekutivní orgán, to znamená vláda jako celek by měla přijmout jasné radikální řešení. Je stav v České republice tak závažný a je ohrožena bezpečnost a zdraví občanů?